Když jsou vám poskytovány sociální služby v domově důchodců, kraj to dotuje. To jsou peníze, které jdou k lidem. To není tak, že teď krajům se vrací peníze, ony si nějaké použijí na svůj vlastní provoz, k lidem se to nedostane. Když jedete po dvojce nebo trojce, tak kraj se stará o její údržbu nebo rekonstrukci. Kde vedou ty dvojky a trojky? Vedou mezi obcemi. Kde jsou ty domovy důchodců? No vozí lidi z těch obcí. Nestavme obce a kraje proti sobě. Kraje financují služby pro lidi! Tohle jsou peníze, které půjdou k lidem, kteří je potřebují. Mám tuto sérii faktických poznámek: pan Herbert Pavera, Petr Bendl, Zbyněk Stanjura, Michal Kučera, Jiří Dolejš. To jsou teď fakticky přihlášení a potom pan kolega Kalousek také ještě elektronicky...

Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji za slovo. Nedá mi to, ale musím vystoupit na pana premiéra. Protože on mluví úplně o něčem jiném.

Že víme, co kraje potřebují. A jenom řeknu na závěr to, co jsem ještě nechtěl říct. Pane premiére, kdybyste neseděl od roku 1990 tady v Poslanecké sněmovně a byl byste normálně mezi lidmi obyčejnými a pracoval jste na obci, tak byste věděl, co ty obce potřebují.

Že jsou to peníze, které byly sebrány... Byly sebrány, protože minulá vláda s nimi počítala na důchody... Protože minulá vláda s nimi počítala na důchody... A my říkáme ano, a vraťte to i těm obcím. Na co jiného to používají ty obce? Také na domovy důchodců, pane premiére. Také na chodníky. Také na mateřské školy. Tak nebuďte pokrytec a zvedněte ruku za ty obce taky. Nyní pan poslanec Zbyněk Stanjura k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Poslouchat a neslyšet nemá žádný smysl.

Vrátit, dobře. Kdo to řekl? Nikdo. Je to tak? Je to tak.

Tak vy říkáte, že všechny služby dělají kraje a obce ne.

Dokonce jsme tak vstřícní, že to nevracíme krajům v jednom kroku jako vy, ale ve třech letech. A jestli jim to vrátit nechcete, tak sem přijďte a řekněte obce mě nezajímají! A ve třech krocích, ve třech letech.

Nyní faktická poznámka pana poslance Michala Kučery, potom Jiří Dolejš také k faktické poznámce.

Protože on je ten, který vládne státním rozpočtem, on je ten, který sestavuje státní rozpočet, a on je ten, který brání, aby peníze šly obcím, starostům a českému venkovu. Nyní faktická poznámka pana poslance Jiřího Dolejše, k faktické poznámce se připraví i Jan Farský, dále Adolf Beznoska, Herbert Pavera. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Milé kolegyně, vážení kolegové, trochu mě ta debata zaráží. Máme jednoduchý předklad na stole, a to v rámci rozpočtového určení daní dát krajům navíc 4 mld. V tom je shoda široká od této zdi k této zdi . A opozice si dovolila říci, že by bylo dobré dát obcím ještě dvě miliardičky.

Ale snad už jsme všichni vzkázali domů svým starostům, že na ně myslíme. Jestli se toho koalice bojí, no tak holt nehlasujte. Ale už mi to připadá poněkud zmatené a zbytečně extendované. Je to jednoduché. Hlasujme! Nyní pan poslanec Jan Farský s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo, pane poslanče. Děkuji. Já bych jenom v návaznosti na vyjádření pana premiéra chtěl říct, že v obcích platíme mateřské školky, přispíváme na provoz základní školy, opravujeme místní komunikaci, stavíme chodníky, staráme se o veřejnou zeleň, přispíváme sportovním spolkům, kulturním spolkům, sociální oblasti a tam ty peníze chceme. To nejsou peníze pro starosty nebo pro obce jako nějakou imaginární skupinu. To jsou peníze pro konkrétní potřeby občanů, které aktuálně nejsme schopni v plné fázi a v plné míře uspokojovat. A tyto finance pomůžou k tomu, aby se v těch obcích každému z těch deseti milionů občanů žilo lépe. Děkuji. Nyní pan poslanec Beznoska také k faktické poznámce. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Také už velmi krátce. Kromě těch činností, které vyjmenoval pan kolega Farský, přidám dopravní podnik atd. Ale to podstatné. Statutární město, trojková obec Mladá Boleslav, přispívá na výkon státní správy 11 % ze svého rozpočtu. A já se ptám proč.

A to jsme schopni určitě zvládnout.